Ale jak to bude tedy s těmi opatřeními?

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Není to tak. Já určitě nejsem, víte, jak často vystupuji, nekritickým zastáncem permanentního prodlužování nouzového stavu, ale prostě to beru jako nutnost. Stejně tak určitě nejsem příznivcem hysterických reakcí, které nám určitě všem chodí, že máme zavřít školy, nejlépe do května a podobně. Zároveň ale nejsem ani zastáncem popíračů, kteří říkají, že se neděje vůbec nic. Stejně tak očkování, jak jsem si přečetl na Seznam Zprávy, jsem jeden ze dvou poslanců ANO, který v této chvíli neuvažuje o očkování.

To mně vadí. To se na mě, kolegové, nezlobte.

A když mluvím o kritice za každou cenu, tak tím myslím to, že vlastně se reaguje na nějaké opatření nebo na nějaký výrok jiným výrokem. A když se naplní ten jiný výrok, tak se kritizuje taktéž. Jinými slovy, nemůže platit obojí.

Logicky pošesté. To byla reakce pana místopředsedy Okamury.

Ale hlavně to je ze zákona.

Kompenzace mají být maximální. Souhlasím. Zároveň ale pak není možné kritizovat, když se zadlužují další generace.

Úplně ideální je samozřejmě: kompenzujte, ale určitě ne z našeho rozpočtu. Míněno třeba když se bavíme na úrovni hlavního města Prahy a podobně. Nemůže platit obojí. Souhlasím.

Pak ale nemůžete hlasovat proti daňovému balíčku dneska dopoledne. Nemůže platit obojí.

Já tomu rozumím, protože takhle reaguje vždycky ten, kdo nemá ten podpis na tom, ten, kdo nenese tu odpovědnost.

Já taky bych takhle teoreticky uvažoval, taky jsem se takhle často k tomu vyjadřoval. Jestli zítra skončí, nebo skončí za týden, nebo naopak začne. Zároveň ale, jak jsem pochopil, odborníci doporučují, aby se nouzový stav prodloužil.

A jistě si pamatuje, že třeba já jsem v tomto interpeloval pana ministra zdravotnictví, tak to také nedoporučují odborníci. Tak máme to tady rozhodovat my, nebo ten zdravý selský rozum?

Tak budeme poslouchat odborníky, budeme dělat výjimky? Kdo za to ponese odpovědnost?

Anebo ne?

Já se nemůžu zbavit, a není to nic proti tomu, proti kritice, kritickému myšlení, kritickým otázkám. Ale mně tam prostě chybí, kolegové, ta odpovědnost. Když prostě říkám A, pak je B a nesu za to odpovědnost. Když za to odpovědnost nenesu, tak můžu vlastně říkat cokoli.